Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, velmi krátce zareaguji na slova pana zpravodaje, která znásobil pan ministr Herman, a sice o tom, že opatření na zrušení této daně je nesystémové.

Jediné, co jste předvedli, je třetí sazba DPH, přičemž česká daňová soustava je asi sto osmá nejkomplikovanější na světě. Proto je tady návrh Občanské demokratické strany, abychom u těch daní, kde to je možné, reálné a zjednodušuje to český daňový systém, přišli s tímto návrhem. Druhý dopad, na který upozorňoval pan ministr Herman i pan zpravodaj, je dopad na hospodaření, na státní rozpočet.

A tato veskrze nepotřebná daň se může zrušit. Podpořte to prosím. Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Pavel Kováčik. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, tady se také ukazuje v této debatě, jak jsou různé přístupy, různé metry, ať už zprava, nebo zleva.

To státní rozpočet unese. Já bych ale vzal za bernou minci spíše to, co tady řekl pan ministr, že Evropská unie má připomínky, že v České republice je neobvykle nízké zdanění majetku.

Dáváte tedy návrh na zamítnutí, nebo pouze se připojíte, když ho někdo podá? Podáváte návrh na zamítnutí. Děkuji. Předtím přečtu jednu omluvu. A nyní faktická poznámka pan předseda Stanjura a po něm pan poslanec Laudát.

Ale pan předseda Kováčik to nepochopil úplně dobře, já se omlouvám. Částka je přibližně stejná. Ale vy navrhujete, aby tu částku nesli zaměstnavatelé, a ne státní rozpočet. A my navrhujeme ty peníze nechat daňovým poplatníkům na úkor státního rozpočtu. Takže my jsme neříkali nic o tom, že to dramaticky zasáhne státní rozpočet.

To je opravdu diametrální rozdíl. Nejsou ty návrhy totožné v tom, že každý z nich by dával daňovým poplatníkům 9 mld.

Já vám děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo.

To znamená, kdo má majetek, musí být trestán opakovaně daněmi, zdaněním. Stavíte, platíte daně.

Neskutečným způsobem.

Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik a připraví se pan poslanec Novotný. Máte slovo. Jestliže pravice navrhuje pokud možno co nejméně daní, tak ale je třeba si říci, že budeli co nejméně daní, bude také co nejméně na veřejné služby. Bude co nejméně na výstavbu komunikací, údržbu komunikací, bude co nejméně na údržbu našich měst a obcí, bude co nejméně na školství, na vzdělávání, bude co nejméně na zdravotnictví a na řadu dalších věcí.

Jde o to, že někdo holt užívá větší část té společné zahrádky, větší záhon na té společné zahrádce a má z toho tedy potom také větší výnos, a tudíž se sluší, aby také do toho společného hrnku přispěl trošičku více než ti ostatní. Zatímco pravicový přístup je škrtit ty nejchudší, tak levicový přístup je tato spravedlnost. To si myslím, že není nic proti údržbě nemovitostí.

Například. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Novotný a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo. Kolegyně a kolegové, ve vystoupeních mých předřečníků tady několikrát zazněla argumentace, že by souhlas s tímto naším návrhem také znamenal to, že bychom se vydali proti směru doporučení Evropské unie z hlediska naší daňové soustavy a její struktury, typu daní, které vnímáme. Já myslím, že je občas potřeba připomenout, že fiskální politika jako taková je ještě jednou z mála věcí, kterou je tento parlament stále ještě parlamentem suverénním z hlediska rozhodování.